Jinak ze zákona ta volba musí proběhnout do 60 dnů od doručené nominace, tuto lhůtu tedy splňujeme.

Nominační dopis a také na žádost členů volební komise i životopis navrženého kandidáta volební komise distribuovala předsedům poslaneckých klubů i členům volební komise a tento návrh Senátu, o kterém jsem mluvil, jsme na volební komisi projednali 22. listopadu, přijali jsme ho do usnesení číslo 15, takže i tady je dodržena desetidenní lhůta mezi tou takzvanou externí volbou, tedy mezi návrhem a provedením samotné volby, které by mělo proběhnout dnes. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise v souladu s ustáleným postupem předchozích volebních období zde navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Jedná se o potvrzení toho návrhu ze strany Senátu. A já nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu, a poté musíme hlasováním rozhodnout o tom, že souhlasíme s tajnou volbou. Já vám děkuji, pane předsedo. I v tomto případě nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Kolegyně, kolegové, dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Máte slovo, pane předsedo. Teď budu prosit o přerušení tohoto bodu k provedení volby a já bych navrhl možná trošku jiný způsob nebo jiné provedení.

Já tedy jednak přerušuji tento bod, aby mohla být provedena volba.

To znamená, návrh zazněl. Víme, o čem hlasujeme? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen panem předsedou Bendou? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 21, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro návrh 173, proti nikdo. S návrhem jsme vyslovili souhlas.